Pod zákonem je jejich použití. A nikdo nezpochybňuje to, že tyto rezervy jsou vytvářeny právě na časy hospodářského poklesu a na hrazení důchodů.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady s tím vládním návrhem zákona jsou dva základní problémy. První, a zdůrazňuji, že ten menší, je ta možnost vlády si zlepšovat výsledek hospodaření. Ta tam prostě dneska reálně je, že ve chvíli, kdy vláda bude chtít, aby ten výsledek vypadal tak, jak ona by si představovala, tak tam holt přisype nějaké peníze z tohoto fondu.

Nicméně to negarantuje, že nakonec ty příjmy budou přesně odpovídat těm očekáváním státního rozpočtu, a negarantuje to ani nějaké pohyby v průběhu toho roku, ani v letech příštích. Ale to je ten menší problém. Ten závažnější problém tohoto návrhu je, že peníze, které mají, řekněme, jednorázový charakter, se používají jako běžný příjem státního rozpočtu.

A tady nastává hlavní problém tohoto návrhu. Že peníze, které jsou jednorázového charakteru a mají sloužit k jednorázovým investicím, ať už vybudování infrastruktury, odstranění starých ekologických zátěží, nebo sanace ztráty důchodového systému v dobách, kdy se ekonomice nedaří, tak nyní se mají zapojit jako běžný příjem státního rozpočtu, stát s nimi začne počítat. A stát dokáže zkonzumovat libovolné množství peněz. Nám tady za posledních pár let narostly příjmy státního rozpočtu o několik set miliard korun a stouply provozní výdaje státu a nijak se to výrazně neprojevilo. Takže to se přesně stane, pokud zapojíme i tyto příjmy jako běžný příjem státního rozpočtu. Ministerstva to prostě zase zkonzumují na provozu, a až přijde krize, tak nebudeme mít z čeho ty dálnice stavět a nebudeme mít z čeho ten důchodový systém zafinancovat. Současně ty peníze měly sloužit ke strukturálním přechodům toho důchodového fondu. Dneska třeba ten důchodový systém je v plusu, ale podle predikcí, které nám předkládá vláda, za pár let až desítek let bude v razantním minusu.

Proto Piráti podpoří návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za slovo. Rád bych vás poprosil, abyste setrvali na názoru Senátu, a chtěl bych vás poprosit o zdravý rozum.

I předcházející velmi levicové vlády věděly, že mimořádné příjmy, ať už z privatizace, nebo dividend státních podniků, zkrátka není dobré utrácet na běžné výdaje. Protože každému státu, každé ekonomice, se může stát, že nějaké mimořádné výdaje bude potřebovat hradit. Z těchto prostředků, které chce vláda vysát a utratit ve státním rozpočtu, se hradí penze v okamžiku, kdy je náš důchodový systém v minusu. To sice neplatí pro aktuální roky, kdy je velmi silný ekonomický růst a nízká nezaměstnanost, a plní se tedy dobře i odvody. Nicméně podívejte se do historie penzijního systému. Byla dlouhá řada let, kdy se zkrátka muselo sáhnout právě do tohoto privatizačního fondu, aby bylo na důchody. Vůbec nemluvím o tom, že i ekologické škody a zátěže, ke kterým se stát zavázal, budou v budoucnu vyžadovat poměrně velké sumy.

O tolik prostředků bude mít více na utrácení, více na své priority, a přesto jí není hloupé si sáhnout na rezervní prostředky, které jsou na privatizačních účtech. Už při samotné konstrukci tohoto privatizačního účtu v devadesátých letech naši předchůdci počítali s tím a naplánovali to, že je dobré mít oddělené mimořádné příjmy od státního rozpočtu tak, aby politické reprezentace neměly chuť tyto mimořádné příjmy projíst. Prosím vás o to právě v době, kdy máme silný ekonomický růst... Děkuji pěkně. Prosím vás o to právě ve chvíli, kdy máme silný ekonomický růst, kdy vláda v žádném případě tyto prostředky z Fondu národního majetku nepotřebuje.

Děkuji pěkně. Děkuji. Prosím máte slovo. Dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do zítřka do devíti hodin. Ale je tu s protinávrhem pan předseda poslaneckého klubu Stanjura. Podle jednacího řádu můžu podat protinávrh. Nemají sto jedna. To je celý. Děkuji. Zazněl protinávrh. Takže budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, potom případně budeme hlasovat o tom návrhu, tak jak ho přednesl pan poslanec Kubíček.

Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?